Dále zde máme návrh pana poslance Brázdila Zdravotnická záchranná služba České republiky. Hlasujeme o zařazení bodu.

Rovněž zamítnuto. Nejistý rozpočet Ministerstva dopravy a ohrožení výstavby. Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto.

Kdo je proti?

Zamítnuto.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Zamítnuto.

Kdo je proti?

Zamítnuto. Dále hlasujeme o návrhu paní poslankyně Jany Hanzlíkové, bod nazvala Ohrožení sociálních služeb s nadregionální působností. Zahajuji hlasování. A kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto. Pan poslanec Robert Stržínek navrhuje bod Vysvětlení plánované změny daně z nemovitostí. Hlasujeme o tom, jestli bude zařazen jako nový bod. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Zamítnuto.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto.